Bylo vydáno 154 hlasovacích lístků, to bylo ve všech třech případech, 154 hlasovacích lístků, kvorum nutné pro zvolení tedy bylo 78. Konstatujeme tedy čtyři neodevzdané hlasovací lístky.